Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas určený na přestávku vypršel a já požádám jak pana předkladatele, tak pana zpravodaje, aby zaujali místo u stolku zpravodajů. Po konzultaci s legislativou mohu konstatovat, že nám nic nebrání v tom, abychom přistoupili k závěrečnému hlasování. Činím tak na základě nálezu Ústavního soudu, že v případě, že zůstane ve Sbírce staré datum, tak je možné hlasovat, protože účinnost nabude tento zákon 15. den po vyhlášení. Než tedy přednesu návrh usnesení, eviduji žádost na vaše odhlášení. Nejprve vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opětovně přihlásili svými kartami.